Nápadně mi to připomíná příběh, který znají děti již na základní škole a který skončil zničením Kartága.

Bohužel škoda, kterou tímto napácháme, bude mít velké následky a bude se velice těžko dle mého názoru napravovat. Dovolím si zde upozornit na několik z mého pohledu zásadních věcí.

Opozice kritizovala minulou vládu za to, že to bylo netransparentní a špatně zkomunikované. Já se domnívám, že naopak vlastně minulá vláda otevřeně a transparentně popisovala memorandum s Hospodářskou komorou a celý proces přípravy rekodifikace byl dozorován kolegiem ministryně pro místní rozvoj, v němž měli zástupci všech politických stran, svazů měst a obcí své zástupce. Opakovaně je zde tvrzeno, že není třeba dělat změny strukturální, ale že lze vše nahradit digitalizací. Digitalizace je sice nezbytný a důležitý nástroj, který ale nebude funkční bez skutečné změny.

Možná na to přijdeme sami, ale bude už pozdě. Navíc celým tímto přístupem se dostanete nikoliv k digitalizaci, ale k prosté elektronizaci, a ta vlastně dle mého názoru už tam je.

Rád bych ještě zdůraznil jednu věc, a to jsou peníze, které se nám pracně podařilo získat z Evropské unie právě na digitalizaci stavebního práva, a tyto se asi budou muset vracet, protože celý proces díky tomu jednání nestihneme. Jedná se cirka o 4,5 miliardy, které by pomohly v oblasti, kde jsme, jak tady bylo řečeno, zásadně pozadu. Překvapuje mě, jak nedokonalý návrh je zde navíc předložen, jako bychom nevěděli, že rekodifikace stavebního práva není jen stavební zákon, ale jsou to desítky dalších zákonů souvisejících, které jsou navzájem úzce propojeny. Návrh na odložení části celku přinese dle mého názoru chaos, nejistotu a problémy. Na druhou stranu v tomto, co odkládáte, je nemálo věcí, které jsme jako republika měli povinnost přijmout a implementovat v rámci evropského práva. Z tohoto důvodu se domnívám, že vystavujete Českou republiku velmi vážnému riziku infringementu, tedy řízení o nesplnění povinností.

Nevíte asi také, že jednou z podmínek pro přijetí Národního plánu obnovy, tedy dokumentu, na základě kterého bude Česká republika dostávat dotace z Evropské unie, bylo právě přijetí rekodifikace a její implementace. Aby také nezapadlo, že zde budou kolegové z Evropské unie se ptát, co tady vlastně děláme. Nemohu se ani pozastavit nad tím, jaká hra se zde hraje s běžným občanem, protože na jedné straně hlasitě říkáte, že je potřeba systém přijaté rekodifikace zastavit, zrušit, zničit, neb nevede k očekávanému, ale naopak povede k zastavení schvalovacích procesů, ke kolapsu a bude stát dle mého názoru, jak už jsem říkal, velké peníze. Nesouhlasím s tímto vaším tvrzením. Vážení kolegové, vážené kolegyně, mějme na paměti vše výše uvedené, pečlivě sledujme celý proces a připomínejme si v dalších týdnech také to, co v posledních letech a měsících říkali tehdejší představitelé opozice, dnešní vláda, o nutnosti mít dostatek času na propojení takto důležité legislativně technické , chtějme důsledné projednávání a diskusi nejen napříč politickým spektrem, ale chtějme názory také dalších účastníků stavebního procesu, chtějme kompletní legislativní proces, vyjádření Legislativní rady vlády, chtějme stanoviska všech ministerstev a orgánů. Tehdy i nyní chtějme k rozhodování analýzy, argumenty a čísla. Minulá vláda jich měla mnoho od expertů a odborníků, přesto to nestačilo. Buďme nyní extrémně zvědaví na to, co bude předkládat ten, kdo bude na nové podobě významně pracovat. Namísto pomyslného deštníku, kterým bychom měli být v podobě moderní stavební legislativy připraveni, ochráněni a který by nám mohl pomoci vypořádat se s tímto problémem, s tímto náporem, si myslím, že jsme nezodpovědně rozhodli o vystavení se krizi, která může dále přicházet. Děkuji.

Ještě jednou dobrý den.

První dotaz. Nebo že se týká jen přechodných ustanovení zákona? Že je to sice retroaktivita, ale ve prospěch adresátů normy? Nebo že se jedná sice o neobvyklou legislativní techniku, ale že v zásadě dosud neexistuje žádné rozhodnutí Ústavního soudu, které by to zakazovalo?